Děkuji. Děkuji za slovo.

Ale my ji nevedeme ani tady. Na jedné straně se říká: někdo chce vybetonovat Šumavu. Na druhé straně se říká: pan ministr chce, aby kůrovec sežral lidi. Ve skutečnosti je to úplně jednoduché. Tady stojí proto sobě dva oprávněné zájmy. Jeden oprávněný zájem na rozvoji obcí a na co nejspokojenějším životě lidí v národním parku, druhý zájem na ochraně přírody. Ale pozor, to není zájem té přírody. Příroda zájmy nemá, opravdu. To je zájem další skupiny lidí, která chce mít přírodu nenarušenou. A ten zájem je rozumný.

Nechtěl z nějakého důvodu. Ten zákon totiž už vyvážení těchto dvou oprávněných zájmů zohledňuje. Ten zákon vytváří kompromis mezi zájmem lidí žijících v národních parcích na rozvoji jejich obcí a zájmem lidí, kteří chtějí mít národní parky neporušené. Z mého pohledu je ten zákon velice dobrý, velice slušný a velice ohleduplný a myslím, že není žádný problém, abychom pro něj hlasovali.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Laudát.

Ten úředník už tam dneska nepracuje.

Děkuji.

Ale říkám tady svoje názory.

To byly klimatické změny a zhroucení sociálních systémů. Ty to uvedly do pohybu.

Takže já nemám už v tuhle chvíli potřebu někde populisticky lovit nějaké voliče.

Jedna věc. Budiž. Ale nevím, že by to bylo na území národního parku. Jinak na území Národního parku Šumava se nepostaví ptačí budka, aniž by k tomu byl souhlas vedení národního parku.

Takže to je jedna věc. A druhá věc na pana ministra. Vy tady přikyvujete, že zastupitelstva jsou zlobbovaná.

Prosím doložte mi to.

Prosím doložte mi to!